Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme po krátkém organizačním přerušení pokračovat. Než se dostaneme k dalším věcem, tak vás seznámím s faktem, že s náhradní kartou číslo 23 bude hlasovat pan poslanec Skopeček. Nyní bych vyzval předsedy klubů vládních stran.

Pan předseda Stanjura se hlásí.

Je to ostuda vlády. Takže prosím o 15 minut přestávky na jednání našeho klubu po ukončení přestávky klubu ČSSD. Dobře, rozumím. Takže pokud nikdo nemá námitky, tohle jsou běžné žádosti.

Děkuji.